Já prosím pěkně, když jsem mluvil o zvláštním režimu, aby bylo jasno pro příchozí, tak jsem mluvil o zvláštním režimu podle loterijního zákona.

Rovněž nemohou být vkladem do sázek a her neovladatelné přírodní síly a práva osobnostní povahy. Herní vklad ale může spočívat v jednání nebo opomenutí, s výjimkou zákonem zakázaného způsobu jednání nebo opomenutí. Je ale nutné si uvědomit, že sázka i hra mohou být uzavřeny i jako smlouvy bezúplatné, tedy bez herního vkladu, ve formě sázky o čest nebo ve formě hry provozované pro pouhé pobavení, jak například uvádí některé odborné publikace.

Občanský zákoník tento subjekt označuje jako výherní podnik. Jednoduše řečeno tak dělíme sázky a hry na ty, které jsou provozovány na základě povolení, to jsou tedy hazardní hry, a ty, které je možno provozovat bez povolení.

Absolutní neplatnost sázky a hry také zakládá nedodržení pojmového znaku...

Děkuji.

Já vznáším protinávrh na přerušení jednání na 10 minut. Takže v tom případě nejprve budeme hlasovat o protinávrhu. Je zde protinávrh kolegyně Jermanové, abychom přerušili jednání na 10 minut. Zahajuji hlasování a ptám se... Pardon, omlouvám se. Hlasování ukončuji, prohlašuji jej za zmatečné a všechny vás odhlásím. Prosím vás o novou registraci.

Tento návrh byl přijat a budeme tedy pokračovat pět minut po půlnoci.